Já vám děkuji.

Žádný návrh na zamítnutí nezazněl. Děkuji. Je nějaký alternativní návrh procedury? Není tomu tak. Kdo je pro? Kdo je případně proti?

Prosím, pane zpravodaji, můžete představit první pozměňovací návrh. První pozměňovací návrh je tedy pozměňovací návrh schválený výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Stanovisko pana ministra? Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.

Hlasování číslo 113, hlasovalo 164 poslanců a poslankyň, pro 164, proti 0. Tento návrh byl přijat.

Stanovisko výboru není žádné. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Děkuji.